Každý politik by strašně rád říkal, že budeme platit co nejméně, brát co nejvíce a do důchodu půjdeme co nejdříve.

A pokud to nejsme schopni udělat pouze parametrickými změnami, a já jsem přesvědčen, že nikoliv, tak v takovém případě musí dojít ke změně systémové. A tady si dovolím tvrdit, že pouze v průběžném pilíři nelze udržet rozumnou domluvenou rovnováhu: solidarita zásluhovost.

A od vlády je to neskutečně nezodpovědné. Naše chyby jste v uvozovkách napravovali pouze tak, že cokoli, o co jsme se pokusili v povinných pojistných, ať už to byla nemocenská, zdravotní nebo sociální, jste zrušili a vrátili jste to zpátky do toho neudržitelného modelu. A teď se mile usmíváte a říkáte: ono je to udržitelné. No není, kolegové.

Pokud jsem hovořila o tom, že je dobře, že jsme znovu obnovili v minulé koalici valorizační mechanismus a že se na něj mohou důchodci spolehnout, na tom si trvám. A samozřejmě mám na mysli zejména ty důchodce, kteří v tuto chvíli důchod pobírají. Co se týká všech ostatních námětů, které byly prostřednictvím předsedajícího Miroslavem Kalouskem Sněmovně předneseny jako řešení udržitelnosti budoucího důchodového systému, tak s nimi souhlasím. Proto také máme důchodovou komisi a proto také se o tom bavíme. A naposledy samozřejmě musím zareagovat prostřednictvím předsedajícího na to, že se potenciální budoucí důchodce Miroslav Kalousek cítí ohrožen.

Sněmovnu požádám o klid. Já se necítím ohrožen existenčně.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, tady bylo řečeno, a to je pravda, že budou narůstat důchodové ročníky. Ale při tom prognózování, a já nejsem žádný odborník na důchody, byl zohledněn fakt, že možná řada těch lidí, kteří přijdou do důchodového věku, vůbec nebudou mít nárok na důchod, nebo že budou mít nárok pouze na minimální důchod, protože řada lidí, kteří v malé privatizaci privatizovali své živnosti, odváděla, nebo vůbec neodváděla, nebo odváděla pouze minimální odvody. Můžu říct příklad ze svého okolí.

Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana Miroslava Kalouska.

Nicméně vystoupení lékaře z vládní strany mě inspirovalo ještě k jedné poznámce. Ony totiž ty problémy jsou dva, jsou komplementárně spojené, jsou v obou dvou povinných pojistných, jak v sociálním, tak ve zdravotním pojištění. Zatím se, kolegové, chováte tak, jako byste počítali s tím, že s krachem zatím vynikající a dostupné zdravotní péče začne klesat kvalita zdravotní péče takovým způsobem, že se to příznivě promítne i do důchodového účtu. To je vaše politika.

Děkuji, pane předsedající. Mám tady několik poznámek. Myslím, že se shodneme na tom, že na důchody bude muset být vždycky, protože je to jedna ze základních funkcí státu postarat se o ty, co celý život odváděli do našeho systému.

A s tím souvisí i pojem důchodová reforma. My ho máme v programovém prohlášení vlády. Já ten pojem důchodová reforma velmi nerada používám, protože si myslím, že je vyprázdněný, protože prostě jednání pravicových vlád, kdy v minulosti na sílu, na těsno, bez diskuse s opozicí, bez jakéhokoli dialogu prosadily věci, které pak příští vláda okamžitě zrušila, tak tento pojem důchodová reforma prostě díky těmto konkrétním krokům, myslím si, že politicky škodlivým, byl zprofanován.

Proto ta komise pro spravedlivé důchody, která funguje tři měsíce, začala nižšími penzemi žen.

A shodli jsme se na tom, že jakmile se v těchto oblastech posuneme, začneme řešit tu otázku nejdůležitější a zásadní finanční udržitelnost našeho důchodového systému.

Takže my koncept máme.